A ta debata, která se tady vedla a kterou tady kolegyně Peštová otevřela ve smyslu narovnání řady práv.

O tom jsem připraven maximálně diskutovat. Ale manželství pro mě zůstane svazek mezi mužem a ženou. Tak to prostě mám a tak to budu mít. Děkuji. Moc děkuji za slovo. Já bych to chtěl spíš uklidnit. Protože my jsme už před čtyřmi lety vlastně měli možnost se domluvit, ale bylo nám řečeno všechno, nebo nic.

Ale na druhou stranu i pro mě je naprosto nepřekonatelné zneužít a využít ten název manželství. Právě naopak, těch našich tradic se musíme držet, ať tady nejsme právě jako v té Kanadě. Také děkuji.

Pane poslanče, prosím.

Zároveň naprosto souhlasím s tím, že je třeba upravit partnerství osob homosexuální orientace.

Takže se přimlouvám za to, abychom racionálně, s určitým morálním základem, s respektem k názoru dvou velkých skupin naší společnosti tuto otázku řešili klidným způsobem a věcně. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážená paní předsedající.

Nejsou to horší lidé než my, hluboce si jich vážím, jsou vzdělaní, ctí naši společnost a její pravidla.

Musím říct, že ti moji známí opravdu ve velké většině nelpí na názvu manželství. A mám pocit, že to blokuje toto jednání. Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, paní předsedající. Chci navázat na předchozí výstupy, jak pana kolegy Nováka, tak i dalších. Oni mají pravdu, nebo máte pravdu, pojďme to posunout dál.

Je tady celá řada důležitějších aspektů, důležitějších bodů toho návrhu novely nového občanského zákoníku, ať už to jsou majetková práva, ať už to jsou rodinná práva. Od toho máme druhé čtení, abychom se o těch detailech bavili podrobně, více do hloubky, a není důvodem, abychom dnešní jednání tímto zasekali a zbytečně se na tom vyčerpali.

Děkuji. Moc děkuji. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Ale chtěla bych vyjádřit svůj názor, proč bych moc prosila, abychom to v rámci druhého čtení dělali na bázi občanského zákoníku, a proč já osobně nesouhlasím s návrhem pana Jiřího Navrátila, jehož si jinak velmi vážím, a vážím si i toho, že lidovci chtějí o tomto tématu hovořit. Opravdu nebazírujme na tom názvu, bavme se o těch právech, ale řešme to na bázi občanského zákoníku. Jsme jedni lidé, nemáme tedy žádné jiné občany druhé kategorie.

Děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já si dovolím zareagovat na svého ctěného kolegu pana poslance Zunu, vaším prostřednictvím, který tady řekl: neřešte ten název, protože to je detail.

Myslím si, že my nemáme problém upravit nějaká individuální práva, která komplikují každodenní život stejnopohlavním párům.